A potom se připraví pan... Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím chtěl reagovat na pana kolegu Válka, který tady zmínil jednu alternativní televizi a jednoho nejkrásnějšího a nejúspěšnějšího, a já už jsem ta další superlativa zapomněl, moderátora. Chtěl jsem jenom připomenout jednu věc, že tato televize nemá k dispozici sedm miliard z koncesionářských poplatků. Děkuji vám. Další faktická poznámka, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

Děkuji. Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Vlastimila Válka zatím poslední faktická. Takže se připraví předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Zároveň si dovoluji poslance a poslankyně předem informovat o možnosti setkání se zástupci České televize na půdě Poslanecké sněmovny. Předem děkuji za zvážení této žádosti a přeji klidné prožití léta. A nestalo se nic jiného, než že předseda Sněmovny vyhověl přání generálního ředitele, přestože partnerem pro Poslaneckou sněmovnu je Rada České televize ze zákona, která je zodpovědná za kontrolu hospodaření České televize. Tak to prostě v zákoně je. A předseda Sněmovny následně nato tedy pozval i členy rady na toto setkání, seminář, ať to nazveme jakkoliv.

Je škoda, že tam nebylo víc kolegyň a kolegů, ale byla to věc dobrovolná. Někteří z nás vyslyšeli tu prosbu, nebo žádost pana generálního ředitele a zúčastnili jsme se té debaty. Pro mě ta debata byla poměrně poučná. A ta slova byla stejná jako na našem klubu v úterý dopoledne, kdy jsem apeloval na své kolegyně a kolegy, abychom schválili zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a 2017.

Ty peníze jsou zaúčtovány. Ty peníze jsou utraceny. A podle mého názoru nemá smysl o tom extrémně dlouho diskutovat.

A když jsem sledoval ty odpovědi členů Rady České televize, kdy vlastně odkazovali z odpovědí na pana generálního ředitele, nic proti tomu, ale možná by stálo za to odborně podiskutovat o těchto věcech, které se týkají opravdu těch účetních výkazů, které vlastně projednává ta Rada České televize a schvaluje a doporučuje Poslanecké sněmovně ke schválení.

Takže za mě znovu apel.

Takže já mu můžu věřit, nemusím.

Takže tolik velmi stručně mých pár poznámek k této záležitosti.

Nyní mám tady dvě přednostní práva. Takže za klub Pirátů přednese stanovisko pan poslanec Martínek. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, nechci tu obstruovat projednávání dlouhým nesmyslným projevem obsahujícím zavádějící informace jako jiní, proto bych jen krátce přednesl stanovisko klubu Pirátů.

Budeme hlasovat pro schválení výročních zpráv České televize. Vyzývám i ostatní řečníky, aby se věnovali věci a omezili osobní invektivy, protože prodlužují jednání Poslanecké sněmovny a hrozí, že zprávy ČT nebudou opět projednány. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.

Nicméně velmi stručně se vrátím do minulosti a k tomu hospodaření. My jsme to také podrobně prodiskutovali a sledovali. A je jasné, že hospodaření je z hlediska podnikatelského deficitní, že je k vyrovnání rozpočtu využíváno fondu televizních poplatků. To je evidentní.